Nyní paní poslankyně Lorencová, připraví se pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, takže já jsem konečně pochopila, proč tu dnes máme jednat dokonce po deváté hodině.

Všechny dosavadní vlády hlasovaly jen pro zákony, které chránily majetek této země.

Všechny dosavadní vlády... Vlastně, proč jsme tady?

Takže toho je potřeba zlikvidovat! Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Kostřica.

Jednak k paní poslankyni

Děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek, nyní tedy pan poslanec Kostřica, připraví se pan poslanec Kořenek a další.

Pořád narážím na to jako člen zahraničního výboru naší Sněmovny, že to renomé naší republiky je velmi problematické.

To jsem jenom chtěl říct. Také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Kučera. Děkuji. Budu velmi stručný, jenom k tomu pořádku.

Já jsem si tady vytáhl rozsudek Nejvyššího správního soudu a chtěl bych jenom říct, že v podstatě to, co se událo s korunovými dluhopisy, je asi jasné, že to byla daňová optimalizace. A vypadá dokonce, že to vypadá v souladu se zákony, protože tam byla využita mezera v zákoně. Ale tomu tak fakt být nemusí.

V tom je ten problém. Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. A já bych doporučoval skutečně panu poslanci Zlatuškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Zlatušky.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím. Vaším prostřednictvím pane kolego, vy už to nezachráníte. Děkuji. Pan poslanec Kořenek faktická poznámka, připraví se pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou. Já jenom jednu poznámku.

Děkuji, pan poslanec Zlatuška. Prosím.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Okamury. Prosím. Vážené dámy a pánové, já bych vás chtěl opravdu vyzvat, abychom se už věnovali celé záležitosti nějak věcně. Tady se zase hádá koalice s nějakou opozicí, hádá se zleva, zprava.

A my bychom znovu chtěli prosadit, abychom pozvali prezidenta republiky do Sněmovny, aby objasnil své postoje. Myslím, že je z dnešního odpoledne zcela jasné, že vláda nepracuje.

Vláda úplně přestala pracovat. Je to neskutečná komedie a fraška v přímém přenosu, co tady všichni předvádíte.